Ptám se předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO, jestli tady je ministr Ťok.

Požádám tedy mezitím pan poslanec Martin Kupka se hlásí jenom do podrobné rozpravy, nikoliv do obecné.

Ani nebude. V tom případě, protože nemáme usnesení vlády na to, že by někdo místo ministra Ťoka...

Já jsem si už ověřil, že byla čtena jeho omluva na začátku schůze, takže pokud pan premiér neřekne, že to chce uvést, protože to bych respektoval... Dobře. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než přerušit tento bod, nechat ho propadnout v pořadu schůze na konec druhých čtení.